Sad idemo na izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu podnosi se i prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske autoceste, HŽ Putnički prijevoz, HŽ Infrastruktura. Predlagatelj je Vlada RH. Amandmane su podnijeli zastupnica Boška Ban Vlahek, zastupnik Damir Bajs, zastupnica Katarina Peović, zastupnica Marija Selak Raspudić, te zastupnik Miro Totgergeli. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Poštovani Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Najprije amandman broj 1, zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća. Za potrebe spomen područja Jasenovac i obilježavanje antifašističke borbe u RH, osigurana su sredstva za sve preuzete ugovorne obveze u 2021. godini, pa stoga nisu potrebna daljnja povećanja ove glave proračuna. Na neki način moram reći da mi je drago da se niste osvrnuli na onu stavku kojoj uzimam novce jel, jer je to predmet interesa ovog amandmana. Naime, da moram se prvo osvrnuti, možda će spomen područje Jasenovac dobiti neka sredstva, ali ona su inicijalno smanjena znači u ovom proračunu za ovu godinu što je neprihvatljivo, uzevši u obzir da mi zapravo ovdje u ovoj stavci, uvodimo ove godine po prvi puta novu stavku u proračunu, koja dakle u doba Covida, u doba kad se važne stavke režu, u doba kad bismo zdravstvu trebali pomoći, nova sredstva znači odlaze na što. Na obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. U praksi vrlo dobro znamo što to znači. To stvarno ne znači povijesnu reviziju, realnu, koja prolazi kroz povijest i gleda tko je bio žrtva, tko je bio zločinac, nego to u pravilu znači opasni povijesni revizionizam i to vidimo kada Andrej Plenković odlazi svake godine na Goli otok i tamo komemorira, koga ili što, samo žrtve komunističkog sustava. Znači, izjednačavanje socijalističke ideje također, dakle i u ovim komemoracijama s fašističkim i nacističkim ideologijama je nekakav podtekst svih ovih znači pokušaja revizionizma u Hrvatskoj, al ovdje govorimo o proračunu, takav revizionizam nema mjesta u proračunu, mi bismo se njemu trebali i s aspekta povjesničarskog obratiti, ali svakako dakle u godini kada imamo Covid krizu uvoditi ovakve nove stavke je potpuno neprihvatljivo.

Amandman se ne prihvaća.

A da paradoks bude veći prvo niste uopće ravnopravnost spolova uključili u plan oporavka i otpornosti nakon što sam vas na to upozorila jer piše u Europskim dokumentima, mene vjerojatno ne biste poslušali, da to morate učiniti da bi uopće mogli apsorbirati sredstva, prosuli ste ravnopravnost spolova po cijelom dokumentu. A što se događa u praksi, u praksi se događa isto što i se događalo svih ovih 7 godina. Kada je u pitanju ravnopravnost spolova, vama sredstva ne trebaju. Vi ta sredstva smanjujete. Europi ste pokazali nasmiješeno i progresivno lice, kako ćete se brinuti za ravnopravnost spolova kada je sredstva trebalo povući, a u Hrvatskoj ta sredstva oduzimate i to upravo za politiku ravnopravnosti spolova koju ponovit ću, neka cijela Hrvatska čuje sramotu niste donijeli, a trebali ste već 7 godina. Pa cinično ću i zaključiti. Što će vam uopće i jedna kuna za ravnopravnost spolova. Najbolje da te sve novce potrošite za vozne parkove , jer vidim da ta stavka ostaje nepotpuna. 3 Amandman na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje podnijela je poštovana zastupnica Katarina Peović. Amandman se ne prihvaća. Planirana financijska sredstva na aktivnosti stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji dostatna je ovu godinu. Naime, Središnji državni ured obnovu i stambeno zbrinjavanje, osigurava i plaća troškove žrtava nasilja u obitelji prema izdanim rješenjima po utvrđenom pravu na stambeno zbrinjavanje koje donose nadležna Upravna tijela Županija. Trenutno su takva 43. Rješenja, a u troškove stanovanja uključeni su i troškovi nastali u vezi najma, te svi režijski troškovi ako žrtve nasilja u obitelji nisu smještene u objekte u vlasništvu Republike Hrvatske. Izvršenje navedene aktivnosti trenutno je na 84,4% uz napomenu da se sredstva za ovu aktivnost u Prijedlogu izmjene i dopuna Državnog proračuna povećavaju za 95.000 kuna i dostatna su za ovu godinu. Vaše obrazloženje je tim više čudno što smo ove godine zbog dugotrajne pandemije svjedočili statistici o koja ukazuje na povećanje obiteljskog nasilja i a onda naravno i potrebe za zbrinjavanjem žrtava nasilja. Pitanje je na kakav način se te žrtve zbrinjavaju? Da li su to adekvatni uvjeti u kojima se one zbrinjavaju? A sigurno iznos od 350.000 ne zvuči kao da je to nekakav dostatan iznos. Povećanje od 95.000 kuna čime se on povisuje na 445.000 kuna je uistinu neznatno povećanje i nekako čini mi se da bi tu stvarnu stavku o odnosu na prošlu godinu trebalo značajnije povećati, a da ne kažemo da ženske Udruge već godinama upozoravaju da je taj iznos potpuno nedostatan. Istovremeno, znači iznos bi se trebao po mojem prijedlogu oduzeti od ovih aviona rafala, za koje ćemo, upozoravam kolegice i kolege potrošiti ukupno 999 milijuna eura. Znači u ovom Proračunu se već rezerviralo 2,4 milijarde kuna. Ukupno ćemo potrošiti 7,4 milijarde kuna. To su takvi novci da oni čak sa svojim iznosom i utječu, znači na rashode opće države koji rastu i ovim rebalansom proračuna. Deficit opće države koji raste i u ovom rebalansu proračuna, znači ono što sugeriram i zato sam ovu stavku mislim provukla kroz nekoliko tih amandmana da se stvarno ti novci od tih aviona prenamjene za nešto korisnije, barem u ovom trenutku.

Amandman se ne prihvaća. Glede predloženog povećanja proračunskih sredstava Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva na poziciji implementacija EE standarda i daljnje unapređenje sustava elektroničkih usluga, naglašava se da je navedena aktivnost financirana iz projekta Europske unije, te da zbog nemogućnosti završetka nabave u ovoj proračunskoj godini, nema potrebe za povećanje sredstava na toj poziciji. Što se tiče predloženog smanjenja sredstava unutar razdjela 020 Vlade RH, obrazloženje je istovjetno kao za Amandman br. 2 uvažene zastupnice. Naravno da ne prihvaćam navedeno obrazloženje i da ću tražiti da se o njemu glasuje. Mislim ja sam vam samo htjela pomoći. Pa trebam li samo podsjetiti na ono što se događalo s popisom stanovništva. Trebam li podsjetiti da ste se našli u situaciji da vam je zadnji ključni dan elektroničkog popisivanja stanovništva stranica pala i da se građani nisu uspjeli upisati, pa niste reagirali na vrijeme, jer je eto, bio vikend, pa ste onda brže bolje naknadno morali mijenjati uopće uvjete i odlučivati o tome tko je ćete građane prihvatiti kao da su se popisali. Pa to je neviđena sramota za ovu Vladu. Dakle, ne da vama samo treba unapređenje E-standarda, vama treba poticaj za uopće uspostavljanje E-standarda, jer ni oni temelji funkcioniranje aplikacija ako ih ikako primjenjujemo, a sada smo evo prvi put pokušali biti progresivni, očito nisu dobro postavljeni. Neću dalje ni spominjati gdje bismo mi danas trebali biti a nismo zbog nedostatnog E-standarda. Mi bismo a pandemija nas je tome najviše naučila, ako doista želimo govoriti o demokraciji, danas trebali biti u situacija da možemo elektronički i glasovati. Tako da animiramo što veći broj hrvatskih građana da se uključi u demokratske procese a ne kao što je to bio slučaj ovih posljednjih godina u ovo vrijeme krize i opasnosti za zdravlje da moraju riskirati svoje živote izlaskom na biračka mjesta. Dakle, možda sam ja pogriješila, kriva stavka, ne treba vam unapređenje E-standarda, nego uopće njegovo osmišljavanje. Amandman se ne prihvaća.

Dakle, naravno da ne prihvaćam obrazloženje i da ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, 30% djece u RH je izloženo barem jednom obliku nasilja među mladima. Nasilje među mladima je osobito raslo u vrijeme pandemije, pogotovo ovo virtualno nasilje koje u Hrvatskoj još gotovo da i nije prepoznato kao problem. U tom smislu ne mogu vjerovati da ne možete potrošiti sredstva koja imate da biste prevenirali i riješiti problem nasilja među mladima nego smatrate da su vam ta sredstva na toj stavci nepotrebna. Podsjetit ću vas samo na nekoliko podataka. Istraživanja pokazuju da je najviše onih koji su iskusili nasilje među mladima 4.-8. razreda, a da se 71% nastavnika ne obazire. Gotovo 30% djece se u školi osjeća loše ili ni dobro ni loše, njih 12% se ne osjeća sigurno u gradskom WC-u, 8% djece je nasilno. Dakle, trebam li išta reći? Naravno da moramo rješavati problem nasilja među mladima i izrazito žalim što ne možete tu stavku prepoznati kao prioritet, umjesto da ste joj dodijelili dodatna sredstva, vi ih smanjujete. To sve govori o politici i prioritetima ove Vlade. Amandman se ne prihvaća.

Naime, jedna od reformskih mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. pod rednim br. Kroz navedenu mjeru planira se unaprijediti sustav doniranja hrane kao važne sastavnice kružnog gospodarstva u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Iz EU sredstava za provedbu predmetne reformske mjere planirani je iznos od 32 milijuna kuna.

O bankama hrane, za koje ste čak tražili studije izvedivosti pa vam je jednu napravio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, o njima već godinama pričate, uporno ih uključujete u sve vaše planove, a ništa niste napravili na njihovoj realizaciji pa ste, budući da kada ste kreirali Plan oporavka i otpornosti da vam je on više služio zbog nedostatka vizije kao jedna vreća u koju ćete utrpate sve dosad nerealizirane projekte i tu ste ponoviti banke hrane. Međutim, svatko normalan će pitati, ako ih do sada niste napravili, kako možemo očekivati da će se išta promijeniti u budućnosti? Da, sada se kunete da ćete to učiniti europskim novcem. A što je s hrvatskim novcem koji bi trebao rješavati problem bacanja hrane? Trebam li govoriti da je ova pandemija bacila veliki broj naših građana, pa i naših poduzetnika, zbog svih mjera koje su bile prisutne, na rub siromaštva? Trebam li govoriti o tome da je inflacija sada preko 3% i da se inflacija iz mjeseca u mjesec povećava? Dakle, sve su to statistike koje upozoravaju da je sve veći broj zbog nezavidne ekonomske situacije naših građana A da bi se njima pomoglo, mora se na pravilan način rješavati problem otpada hrane i pomoći građanima tako da oni koji imaju višak mogu svoj višak donirati onima koji imaju manjak. Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane od 2019. do 2022. ste napravili, a u realizaciji opet gledamo isto. Te stavke smanjujete. Pa gdje vam je dosljednost? Amandman se ne prihvaća. Planirani iznos vezano za financiranje EU projekata dostatan je za izvršenje ugovornih obveza u 2021. g. po osnovi sufinanciranja projekata iz EU fondova i nema potrebe za dodatnim sredstvima unutar ove godine. Isto tako, predloženo smanjenje sredstava za projekt K260056 nije moguće obzirom da se osigurana sredstva odnose na već stvorene obveze te su utrošena gotovo u cijelosti. Projekt rekonstrukcije, revitalizacije, fortifikacije Starog grada Čakovec, čiji je korisnik Međimurske županije, podrazumijeva revitalizaciju i rekonstrukciju najvećeg spomenika kulture u Međimurskoj županiji, ali i najvjernijeg spomenika feudalne baštine u Hrvatskoj. Stari grad Zrinskih u Čakovcu ima neizmjernu vrijednost i povijesna je baština u spomen na plemićku i velikašku obitelj Zrinski i Frankopani. Inicijativom Međimurske županije projekt je proveden sa sredstvima EU fondova te je rekonstruiran Stari grad i otvoren i pretvoren ove godine u muzej nematerijalne baštine sa svim popratnim sadržajima. Vrijednost projekta je 42 milijuna kuna, o čega je odobreno 36 milijuna kuna, no zbog dodatnih sanacija i građevinskih intervencija, potrebno je osigurati 6 milijuna.

Evo, hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici, amandman broj 8 se ne prihvaća iz razloga što se iz predmetne aktivnosti financiraju isključivo najprioritetniji objekti kojima je ugrožena sigurnost učenika i zaposlenika sukladno mišljenju nadležnih tijela, te su predložena sredstva dostatna za izvršenje ugovora koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključilo. Isto tako ne prihvaća se smanjenje jer je temeljem dobivenih potreba od strane Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisan drugi javni poziv za kupnju stanova za potrebe smještaja bivših nositelja stanarskih prava, sredstva su nužno potrebna i utrošit će se do kraja 2021. godine.

Učenici iz ove škole upisuju je, školuju se upisnim i školskim područjima više osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija. Najviše njih školuje se u općini Nedelišće. Zgrada ni na koji način ne zadovoljava standarde i potrebe odvijanja nastavnog procesa, ne ispunjava uvjete državnog pedagoškog standarda, a sam objekat nema mogućnosti nadogradnje niti je moguća dogradnja samog objekta. Kako revitalizacija tako velikih projekata iz lokalnih i regionalnih proračuna nije moguća, a sukladno najavama Ministarstva znanosti i obrazovanja da će u pripremanju osnovnih škola za odvijanje cjelodnevne nastave angažirati sve raspoložive izvore sredstava, tražim da se o ovom amandmanu glasuje i da se osigura sufinanciranje projekta u državnom proračunu. Amandman se ne prihvaća iz razloga što u programima predškole nije moguće prihvatit predloženo povećanje, jer je pravilnikom o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja između ostalog taksativno propisan iznos novčanih sredstava kojim Ministarstvo nadležno za obrazovanje sufinancira pojedine programe. U skladu s navedenim pravilnikom u Državnom proračunu, već su osigurana potrebna sredstva za pedagošku godinu 2021. Ujedno napominjemo kako ovim prijedlogom rebalansa predloženo da se umanjena sredstva iskoriste za sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe i integraciju i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno obrazovnim ustanovama, te sukladno tome predloženo povećanje za isti iznos na poziciji A 578004 Predškolski odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 2 milijuna 518 tisuća 822 kune. S druge strane ne mogu se umanjiti sredstva Vlade RH kako je to već obrazloženo na amandman broj 2.

Netko naivan bi pomislio da Vlada RH predstavlja svoje građane jer živimo u demokraciji, pa onda se zapravo nebi smjela umanjiti sredstva koja su potrebna tim građanima da bi imali dostojanstven život u ovoj demokraciji. Kada govorimo o ovoj stavci, radi se o tome da sam tražila da se vrate sredstva za odgoj i naobrazbu djece u predškolskim ustanovama. Ovo vaše obrazloženje da ste vi dali dio sredstava i da je to jedan od razloga za djecu s poteškoćama će se u kasnijem obrazloženju drugih amandmana koje sam dala upravo da bismo te stavke osvijestili i povećali, a također ste i na njima štedjeli, pokazati kao iskrivljavanje istine. Jer dakle ako ste, ako niste, ako ste na drugim takvim stavkama štedjeli onda ne vidim kako ste ovdje baš ta sredstva morali oduzeti. Hrvatskoj kronično nedostaje odgojitelja. Mi imamo dječje vrtiće koji nisu po pedagoškom standardu. A živimo u vrijeme pandemije gdje makar poštivanje pedagoškog standarda minimum uvjeta da bismo smanjili širenje ove zaraze. I onda ova Vlada ima nekakve pronatalitetne politike, ima nekakve politike da spriječi širenje pandemije, a ima nagruvanu djecu u dječjim vrtićima. Pa, zar niste bar politički mogli oportuno razmišljati i dosjetiti se, budući da naš gradonačelnik glavnog grada upravo šeće po Glasgowu, razmišlja o solarnim krovovima i ostalim progresivnim zelenim politikama, dok izbacuje majke odgajateljice na ulicu da eto njemu malo pripomognete u Zagrebu, jer mu kapaciteta nedostaje, a djeca će sad nahrupiti u vrtiće pa neće biti mjesta ni za ovu, a bome ni za onu koja su mogla se upisati prošle godine. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je predloženi iznos dostatan za početak realizacije projekta izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Centrom i osnivačem Centra radi na završnoj pripremi projektne dokumentacije, troškovnika radova koji su podloga za pokretanje postupka javne nabave.

Zahvaljujem svakako tražim da se o navedenom amandmanu glasa, jer mi je jednostavno neprihvatljivo tokom cijele ove godine tražila sam amandmanima sredstva, inicijalna sredstva za pokretanje za Centar za odgoj i obrazovanje, pa onda nakon toga i da se otvori ta škola u kojoj se trenutno školuje 150 učenika, škola je napravljena za 70 učenika. S obzirom da ste odbijanjem ovog amandmana i obećavanjem, razni dužnosnici su dolazili na svečanost, dolazili su u moj grad Čakovec, obećavali da su sredstva osigurana, i na kraju ste maknuli i osigurali mizernih 1500 kn za djecu sa posebnim potrebama i pokazali koliko vam je zaista stalo za one najpotrebitije. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su sukladno godišnjoj odluci osigurana dostatna sredstva za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju kojima je prilagođen, prilagođeni prijevoz nužan, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje, sufinanciranje nastavnih sredstava, pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju. Za učenike osnovnih škola osigurani je broj za 3.736 korisnika, prehrana za 923 korisnika i didaktička oprema za 3.585 korisnika.

Vi znate da je međumjesni prijevoz učenika jedna od stavki koje roditeljima

Aha, aha, da, krivo sam posložila, dakle, radi se o tome da sam tražila da se povećaju sredstva na ovoj stavci jer je upravo prijevoz učenika ono na što trebamo paziti i u što trebamo investirati jer stavka kao takva predstavlja izuzetno velike poteškoće svim našim građanima i načelnicima mjesnih općina koji ne mogu u takve stavke investirati. Ako govorimo o prijevozu učenika ja ću vas podsjetiti da ste evo neki dan imali slučaj jednog malog mjesta u Dalmatinskoj zagori, Runovića gdje gotovo 80 djece, a znate što je 80 djece za tako malo mjesto ne može doći do svojih škola u Imotskome zato što autoprijevoznik ucjenjuje načelnika općine, a općina si to ne može priuštiti jer nema dovoljno sredstva, dakle tu subvenciju. Pa vidite koliki problem novci za prijevoz predstavljaju našim građanima, dakle i roditeljima, a i onima koji ih trebaju osigurati. Ako vam se i prije tog slučaja koji je neki dan završio u medijima činilo da ste možda potrošili dostatna sredstva za ovu stavku onda biste sada mogli razmisliti pa pomoći tom jednom malom selu u Dalmatinskoj zagori, Runovićima, da ta djeca stignu do škole. Ovako ćemo i dalje imati pad nataliteta i iseljavanje Dalmatinske zagore i svih ostalih mjesta u Hrvatskoj ako nismo spremni izdvajati za takve stavke koje će omogućiti školovanje naše djece. Amandman se ne prihvaća iz razloga što se izračun potrebnih sredstva javnog međumjesnog prijevoza za učenike temelji na kriterijima propisanim Odlukom o kriterijima i načinima financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola za što školsku godinu 2021/22 te prosječnim mjesečnim iznosima zahtjeva županija za plaćanje sufinanciranja, financiranja srednjoškolskog prijevoza u istoj školskoj godini. Obzirom da postoji kontinuirani pad broja učenika te da je odluka donesena za cijelu školsku godinu sredstva na aktivnosti nije potrebno također sredstva na aktivnosti su smanjena zbog uvođenja pilot projekta Hrvatskih željeznica odnosno besplatnog javnog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH koja će se provoditi u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine, a financirat će se iz proračuna Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture. Pored toga prijedlog nije moguće prihvatiti iz razloga jer bi smanjenje u iznosu od 29 miliona kuna na aktivnosti administracija, upravljanje A777046 dovelo do nemogućnosti izvršavanja preuzetih obveza.

Ponovit ću, međumjesni prijevoz učenika u škole jedna je od stavki koja najviše opterećuje roditelje i u prošlosti smo već imali ozbiljnih problema pogotovo u onim mjestima koja su već iseljena i gdje i onako imamo problem sa zadržavanjem stanovništva, a onda ta infrastruktura koja bi ih trebala poticati da u njima ostanu pokazuje se da u praksi ne funkcionira. Jer kako ćete nekom objasniti da treba živjeti u nekom manjem mjestu ako se njegovom djetetu koje će tamo odgajati ne može osigurati prijevoz u školu. Neki dan ste imali slučaj u dalmatinskom selu, u Dalmatinskoj zagori u Runovićima gdje je 80 djece u nezavidnoj poziciji jer načelnik nema novaca, a autoprijevoznik ucjenjuje načelnika oko subvencioniranja djela karte da bi učenici mogli stići u školu u Imotski. Tko će njima pomoći? Kako da spriječimo iseljavanje iz Dalmatinske zagore i ne samo Dalmatinske zagore nego nje kao paradigmatskog primjera, iseljavanje velikog dijela Hrvatske i centralizaciju koja nam ne donosi ništa dobro ako ne možemo osigurati dostatna sredstva za međumjesni prijevoz učenika. S obzirom da se ovaj problem ponavlja iz godine u godinu, a da ste neki dan imali slučaj baš jednog načelnika koji zove županiju i moli za pomoć ja ću vas zamoliti da još jednom razmislite i da ipak ovaj amandman usvojite i time ćete riješiti jedan konkretni problem, pomoći ćete 80 djece u jednom malom selu u Dalmatinskoj zagori, a istodobno ćete poslati i snažnu poruku hrvatskoj javnosti o tome da gdje god jedan njezin građanin živio imat će sve uvjete koji su mu potrebi da bi školovao svoju djecu. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je program stambenog kreditiranja zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja završen 30. lipnja 2008. godine istekom propisanih aneksa ugovora sa sveučilištem i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje. Iznos planiranih sredstava dobiven je temeljem prosječnog mjesečnog iznosa faktura za 2021. koji se kontinuirano smanjuju u skladu s otplatnim planovima kreditnih partija korisnika subvencioniranih kredita te su planirana sredstva dostatna za postojeće ugovorene obveze. Dakle, tražila sam da se vrate, odnosno da se povećaju kamate za stanove znanstvenih novaka i asistenata. Nakon onih iz današnje perspektive možemo reći, zlatnih vremena kada su znanstveni novaci i asistenti, dakle hrvatska inteligencija koju valjda želimo zadržati u našoj zemlji. Ima li kamate koje su bile na razini cijele države 2% u to vrijeme puno povoljnije nego za bilo koga drugoga i što im je uvelike olakšavalo da dođe do svoje prve nekretnine, danas smo na jednom divljem zapadu. Što se događa, primjerice imali ste onih ako se ne varam 122 stana za naše novake na Borovju, pa su oni zjapili prazni, bili su čak i provaljivano u njih itd. da bi na kraju niste znali što učiniti s tom nekretninom i sada je završila u rukama MUP-a. Imali ste politiku na razini Grada Zagreba, slavno Podbrežje gdje se za novake gradilo stanove na jednoj neprivlačnoj lokaciji bez da se uopće uvažavalo njihove potrebe koji su ostali prazni, a potom su se kada se vidjelo da ništa od tog projekta na kojem je netko dobro zaradio dodjeljivali na nagradnim igrama u našim čitanim časopisima. Da ti su stanovi na kraju završili na nagradnim igrama. To nam je politika igre za znanstvene novake i asistente, ključni kadar koji bi trebao biti motor razvoja ove zemlje. Treba nam radikalan zaokret u politici zadržavanja naših obrazovanih znanstvenih kadrova a prvi zaokret na tom tragu je omogućavanje stjecanja prve nekretnine. Stoga činjenica da nećete uvažiti ovaj Amandman pokazuje da još niste shvatili što Hrvatskoj nedostaje. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo u školskoj godini 21/22 pomoćnike u nastavi, stručne komunikacijske posrednike za 4.583 učenika. Osiguralo je i financiranje iz Europsko socijalnog fonda putem projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima sa teškoćama u razvoju, osnovno školskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Faza 4. u iznosi od 171 milijun kuna nešto više i također pored toga iz lutrijskih sredstava u iznosu 24 milijuna 882 tisuće i 241 kunu, odnosno ukupno preko 195 milijuna kuna, te su ta sredstva sasvim dovoljna za ugovoreni i postojeći broj pomoćnika u nastavi. O čemu se radi. Znači pomoćnici u nastavi su ključne osobe, znači za integraciju učeniku s poteškoćama u razvoja. Znači, bave se jednom od najosjetljivijih socijalnih skupina u zemlji. Pomoćnici u nastavi već 10 godina funkcioniraju u školama bez Ugovora na neodređeno. Znači, standardnog, normalnog Ugovora o radu koji bi im omogućio da budu zbrinuti i da se bave tom najosjetljivijom socijalnom skupinom na ispravan način. Ovdje sam tražila da se, da, reći ću otvoreno bijednih 13 milijuna kuna oduzme, zašto bijednih, zato što sam tražila da se oduzme od stavke opremanja višenamjenskim borbenim avionom rafale koji bi još uvijek kada bi mu oduzeli 13 milijuna kuna dobio 2,3 milijarde kuna. Znači stvarno nikakva sredstva u odnosu na ona sredstva koja su rezervirana ovim Rebalansom proračuna.

Istina je da ste u drugom Rebalansu proračuna dodatno smanjili sredstva za 10 milijuna kuna i sad jeste, da povećali ste za 7 milijuna kuna, ali to je neznatno, znači neznatno i u odnosu na prvi dakle proračun i u odnosu na proračun od prošle godine, a općenito je nedostatno zbog toga jer je riječ o sad možemo reć zapravo socijalnoj skupini koja se bavi jednom o najosjetljivijih socijalnih skupina koja i sama postaje socijalna skupina. Jer, pomoćnici u nastavi rade za plaće koje su manje od minimalca. To su ljudi koji ne mogu preživjeti dakle mjesec. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su namijenjena sredstva dostatna za sudjelovanje nacionalnih stručnjaka u radnim skupinama za provedbu… [[ne razumije se]] procesa, radnim skupinama Europske komisije vezane za visoko obrazovanje kao i za nacionalne radne skupine i događanja usmjerene na unapređenje sustava Visokog obrazovanja, te za nacionalnu provedbu projekata i inicijativa. Ministarstvo provodi više projekata kojima je za cilj unapređenje politika i prakse u Visokom obrazovanju, podrška učenju i poučavanju, te razvoju kompetencija nastavnika u Visokom obrazovanju, unapređenje postupaka, priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Visokom obrazovanju, digitalizacija isprava o završenom studiju i unapređenje unutarnjih i vanjskih postupaka osiguranja kvalitete u Visokom obrazovanju. Ministarstvo također sudjeluje u međunarodnim projektima i inicijativama Euro-student, socijalna dimenzija Visokog obrazovanja kao i u mnogim drugim projektima. U ovom trenutku Ministarstvo za navedene projekte i inicijative osigurala je sufinanciranje iz programa ERAZMUS PLUS u iznosi od 468.000 eura odnosno više od 3,5 milijuna kuna.

Naime, upravo ste obrazovanje pa time i Visoko obrazovanje stavili kao jedan od ključnih strateških ciljeva u vaš plan oporavka i otpornosti. Istodobno možemo pratiti da se stavke za to u proračunu smanjuju. Kako to može ići jedno s drugim? Slušajući vas čovjek bi pomislio da imamo viška novca u Visokom obrazovanju, pa ga se lako možemo odreći i prenamijeniti ga za nešto drugo. Gledajući praksu Visokog obrazovanja, prateći sve probleme s kojima se ono susreće prateći, ponovit ću vam ovu situaciju s pandemijom koju možda još uvijek niste osvijestili pa se niste na nju prilagodili, odgovorili na izazove koje je ona nama pružila jasno je da to nisu stavke na kojima smijemo štedjeti. Više od polovice učenika u Hrvatskoj prijavilo je poteškoće s koncentracijom zbog ove pandemije. Ogromni problemi nastali su upravo u obrazovnom sustavu, pa tako i u sustavu visokog obrazovanja jer je nastava prešla u virtualni svijet odnosno odvija se on-line. I u takvoj situaciji vi nama kažete da sredstva namijenjena za razvoj visokog obrazovanja nisu potrebna i da imate osigurane dovoljne količine novca za hrvatsku znanost, a zna se gdje smo unutar EU po razini ulaganja u znanost govori sve o vašoj politici. Nije to neobično kad znamo da se taj ključni resor u državi u prethodnom mandatu dali minornom koalicijskom partneru da se s njime igra jer vam je on očito bio najmanje bitan pa ste s njime mogli trgovati. Moramo se dogovoriti na razini države želimo li obrazovati stručni kadar sa potrebe europskog tržišta ili želimo učiniti nešto da ti ljudi ostanu [[Upadica: Hvala.]] ovdje. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su sredstva u državnom proračunu planirana u dostatnom iznosu. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za pokriće troškova povezanih s izradom, tiskom i opremom doktorske disertacije u visini najviše do 3.500 kuna, a koja se dokazuju računima od strane visokih učilištima, učilišta te ta sredstva za sufinanciranje troškova školarine za zaposlenike javnih visokih učilišta, zaposlenih na suradničkim radnim mjestima asistenata, a koja su, a koja su radi izvršenja zakonske obveze dužni upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij odnosno doktorski studij pod uvjetima propisanim Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje. Znači radi se o tome da temeljem stvarnih troškova i upita visokih učilišta doznačujemo iznos koji je potreban, a ne želje koliko bi htjeli sredstava osigurati za sustav.

Sad mi je teško polemizirati o ovome s vama, vi ste ovdje govorili samo o opremama doktorskih disertacija, znam jako dobro što je to budući da sam jednu i sama predala. Međutim, problem stipendija i školarina za doktorski studij je jedan od ključnih a neprepoznatih problema visokog obrazovanja na razini RH. Posve je nevjerojatno da u trenutku ovako rapidnog razvoja gdje su sve zemlje kao strateški cilj prepoznale kreaciju visoko obrazovanog, najviše obrazovanog kadra u Hrvatskoj uopće nemamo razrađene stipendije i dovoljne potpore pa čak i na razini oprema za disertacije kada govorimo o doktorskom studiju. Pojednostavljeno potpora za doktora uopće ne postoji. Ako ste te sreće da završite u sustavu visokog obrazovanja onda će vam država financirati doktorski studij. Ja nisam bila od početka pa sam radila i sama platila prvu godinu doktorskog studija, 20.000 kuna. Radila sam za to. Tko si to u Hrvatskoj može priuštiti? Tko će u Hrvatskoj doktorirati? Da ljudi pobjegnu u Finsku gdje im je to besplatno? Kako je moguće da u Hrvatskoj uopće ne razmišljamo o tome da bi trebalo poticati naše studente da doktoriraju jer samo s takvim kadrom mi možemo ostvariti gospodarski rast kakvom se nadamo i ne omogućiti blagostanje biti ću mnogo skromnija, dostojanstven život našim građanima kojeg zaslužuju. Dakle, za početak trebalo bi ne samo financirati izradu disertacije jer to je već na kraju procesa onih koji su si mogli uopće priuštiti da budu na doktorskom studiju [[Upadica: Hvala.]] da tražit ću da se glasuje. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je projekt unapređenja jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju, projekt koji je financiran iz Europskog gospodarskog prostora, financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi nešto više od 3 milijuna i 500 tisuća EUR-a te navedeni iznos nije moguće uvećati jer je isti definiran projekcijama za '22. i dvadeset ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Pri planiranju proračuna za '21. kao i projekcijama za '22. i '23. Carnet se vodio planiranom i predviđenom dinamikom projektnih aktivnosti odnosno njihovom realizacijom obzirom da je potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u konačnici realizirano s 1. srpnja 2021. godine, Carnet je pri planiranju potrebnih sredstava za '21. planirano aktivnosti koje će se realizirati u '21. godini, a koje su predodređene projektnom prijavom i planom implementacije.

Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. I evo nas sada do onoga o čemu sam vam govorila. Dakle, kada ste objašnjavali zašto mičete i ne dajete novce s nekih drugih stavki predškolskog odgoja onda ste govorili da nam trebaju za djecu s teškoćama u razvoju, da ste te novce tamo prenamijenili. Međutim, sada dolazimo do amandmana koji se upravo odnose na učenike s poteškoćama u razvoju i vi kažete da s te stavke možete uštedjeti i da vam tu ne treba više novaca. Pa moramo se dogovoriti. Hoćemo li ulagati dodatna sredstva da pomognemo najranjivijoj društvenoj skupini, dvostruko ranjivoj jer su em u pitanju djeca, em su u pitanju djeca s teškoćama u razvoju ili ćemo na toj stavci moći uštedjeti. Mislim da bi naša poruka trebala ovdje biti drugačija jer demokracija je uvijek pred izazovima, a u vrijeme tehničkog unapređenja gdje se sve više šalje slika savršenog čovjeka, u vrijeme kada se neke zemlje hvale s time kako su eliminirale djecu s Downovim sindromom u smislu toga da se ona pobacuju prije rađanja pa se više i ne rađaju, mi moramo dodatno senzibilizirati našu javnost za djecu s teškoćama u razvoju, a to možemo učiniti jedino tako da ih inkorporiramo u društvo, da imaju jednake prilike razvijati se sa svim našim sugrađanima, stoga su to u ovo današnje osobito izazovno vrijeme, slike savršenog čovjeka zadnje stavke na kojima možemo štedjeti.

No zašto sam dala, dakle ovim amandmanom sredstva za financiranje javnih učilišta, zašto? Sredstva predviđena proračunom za '21. g. za financiranje znanosti i visokog obrazovanja putem programskih ugovora već su u startu za oko 60 milijuna kuna manja od onih predviđenih odlukom Vlade o programskom financiranju javnih učilišta u RH u prethodnim akademskim godinama, dakle '18./'19., '19./'20., '20/'21., itd. Rebalansom se taj iznos nije popravio, dakle mi smo ostali na jednakom lošem nedostatnom iznosu za financiranje znanosti i visokog obrazovanja, pogotovo dakle putem programskih ugovora. Ono što je izuzetno važno reći da se sredstva za stavku, znači znanosti i visokog obrazovanja moraju povećavati i to zato što mi moramo osigurati našim studentima obrazovanje i to besplatno obrazovanje, a svima dakle u Hrvatskoj besplatno obrazovanje, od vrtića do doktorata. Spomenuti su ovdje iznosi, i sama sam svjedočila tome, dakle, još sam bila na magisteriju, koliki su bili iznosi onda i koliko su iznosi danas, koliko naši studenti danas plaćaju doktorate [[Upadica: Hvala.]] tako da ću tražiti da se o [[Upadica: Tražite glasovanje?]] amandmanu glasa.

Amandman se ne prihvaća. Na razdjelu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, socijalna skrb, socijalne pomoći i naknade, projekcija rashoda temelji se na praćenju izvršenja prema aktivnostima na poziciji Ministarstva i planirana su sredstva dostatna za podmirenje preuzetih obveza. Vrlo šturi odgovor. To su dovoljna sredstva, nemojte više propitivati, tako je kako je. Pa evo, ja ću vam pokušati ukratko opisati zašto. Sve brojke koje dobivamo dakle od vaše strane o porastu broja zaposlenosti, ogromnom porastu minimalne plaće, prosječne plaće, imamo najniže u Europi i jednu i drugu, padaju u vodu na ovim pokazateljima. Pokazatelji socijalne, siromaštva i socijalne isključenosti su najvažniji podaci da bismo govorili o bogatstvu neke zemlje, a mi neprestano rastemo na toj ljestvici sa 7. na 8. mjesto 2019. g., a bili smo dakle na 10. mjestu 2017. g. Znači neprestano napredujemo. Što to znači da su naši ljudi siromašni i socijalno isključeni? To znači da se 6,6% ne može priuštiti adekvatno grijanje u hladnim mjesecima. Sa sadašnjom inflacijom, povećanjem cijena energenata sigurno još i gore. Da si 48,6% ljudi ne može priuštiti tjedan dana odmora izvan mjesta stanovanja, da si 7,9% ljudi ne može priuštiti svaki drugi dan mesni obrok, ribu, dakle ili vegetarijanski ekvivalent. Da si 51,7% ne može priuštiti neočekivani financijski izdatak, gotovo milijun ljudi je u opasnosti u riziku od siromaštva. Mi zapravo govorimo već o siromašnoj naciji i u trenutku dakle kada imamo najveću epidemiološku krizu u povijesti, od I. svj. rata, što mi radimo? Mi znači za socijalnu skrb, za socijalne politike ne dižemo sredstva niti ne smatramo da bi trebalo dignuti prag znači za socijalne naknade, tako da ću tražiti da se glasa o ovom amandmanu. Na aktivnosti provedbe nacionalnih strategija te unaprjeđenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi u 2021. g. planirana sredstva nisu utrošena u skladu s planom zbog epidemije Covid-19, stoga nema potrebe za povećanjem financijskih sredstava. Dakle, ne znam jesam li dobro čula, da zbog pandemije niste uspjeli potrošiti dovoljna sredstva za unaprjeđenje rada u sustavu socijalne skrbi pa ste odlučili smanjiti ta sredstva, pa jel moram podsjećati čak mi je i neugodno o tome govori, cijelu hrvatsku javnost i vas ovdje što se dogodilo s malenom djevojčicom Nicol. I što je nama ova pandemija pokazala? Ja ću vam reći MUP-ovu statistiku 81% je porast neprovođenja odluke za zaštitu i dobrobit djeteta, Članak 173. Kaznenog zakona, u vrijeme pandemije 30% je poraslo iskorištavanje djece za pornografiju, više od 50% tjelesne ozljede djece. To vam je MUP-ova statistika za pandemiju. Dakle, sustav socijalne skrbi snažniji i opremljeniji trebao nam je više nego ikada. Ono što nam je tragični slučaj djevojčice Nicol razotkrio je da je on potkapacitiran na svim razinama, nedostaje radnika, nedostaje sredstava. U pandemiji sve je krahiralo, povećanje nasilja za više od 40%, nasilja u obitelji, a vi mi kažete da je vas pandemija spriječila da taj isti sustav unaprijedite. Onda se očito ne treba ni čuditi da ove brojke i dalje rastu. Mislim da je sramotno zbog svega što nam se događalo u proteklo vrijeme štedjeti na ovakvoj stavci. A nevjerojatno politički neshvatljivo [[Upadica: Tražite glasovanje?]] da niste ta sredstva uspjeli potrošiti. Amandman se ne prihvaća. Sredstva planirana na aktivnosti odobravanje financijske potrebe za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom namijenjena su za podmirenja obveza temeljem trogodišnjih programa udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom kao što su usluge osobne asistencije, videćih pratitelja i tumača znakovnog jezika te su dostatna za podmirenje preuzetih ugovornih obveza.

A sada ću vam reći zašto neposredno ne prihvaćam, a zašto ga ne prihvaćam i načelno. Načelno ga ne prihvaćam zato što je nama osim ovoga što ste rekli potrebno proaktivnije djelovanje upravo na projektima i odobravanju projekata onih koji imaju poteškoće u razvoju. Naime, možda ste čuli za Buba bar onaj koji vode djeca s Downovim sindromom, e pa to je Hrvatska kakvu trebamo kreirati gdje se mogu razvijati projekti koji će omogućiti djecama i odraslima s teškoćama u razvoju da se inkorporiraju u tržište rada i da aktivno sudjeluju u društvu. Zato na načelnoj razini ovo obrazloženje ne mogu prihvatiti jer ono se odnosi na jedan uski dio shvaćanja toga što treba davati djeci i odraslima s teškoćama u razvoju. A ovaj širi dio proaktivni taj iskorak kod vas ne vidim. A neposredno zašto ne prihvaćam ovo obrazloženje je zbog potresa na Banovini i onoga što se dogodilo s brojnim udrugama koje su ostale bez svojih mjesta na kojima su održavale svoje aktivnosti jer su oštećene u potresu. Ti ljudi vape za sredstvima, a vi ste meni ovdje rekli da nema potrebe za davanjem, štoviše da se na tome može štedjeti jer ima dovoljno novaca. Okolnosti su se promijenile. Stradali su objekti u kojima su se provodili programi za djecu s poteškoćama u razvoju stoga im trebate te novce osigurati, a ne oduzimati za stavku u kojoj, za koju su već bili namijenjeni. Amandman se ne prihvaća, a sredstva planirana na aktivnosti unapređenje zaštite žrtava nasilja u obitelji namijenjena su za podmirenje obaveza temeljem trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te su dostatna za podmirenje preuzetih ugovornih Naravno da ne prihvaćam obrazloženje i da ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Dakle, osim što Hrvatskoj prijeko nedostaje sigurnih kuća, a to i vi i ja jako dobro znamo imali smo u pandemiji porast obiteljskog nasilja za više od 40% Uz taj naslijeđeni neriješeni problem došli smo u situaciju gdje su nam potrebni dodatni kapaciteti jer sada imamo i jednu specifičnu epidemiološku situaciju gdje trebamo naći načina da možemo i izolirati pojedine žrtve nasilja zbog toga da su možda u mogućnosti da prenose ili su zaraženi korona virusom. Dramatičan porast obiteljskog nasilja i epidemiološka situacija koja tako nešto je očito potpomogla vama nisu dostatan razlog da zadržite, ne samo povećate jer da to niste spremni, nego zadržite sredstva koja ste za tu stavku namijenili. Ne vidim veći prioritet u ovoj državi od toga da zaštitimo žrtve nasilja. Ne mogu vjerovati da ne znate što biste s tim novcima i da ta sredstva niste uspjeli potrošiti. Hoćete da vam nabrojim nekoliko stvari da ne kažete da nisam konstruktivna? Osigurajte nove mogućnosti dojavljivanja obiteljskog nasilja. Osigurajte stručnjake za obiteljsko nasilje u našem stožeru. Osigurajte redovite obilaske na potresom pogođenim područjima jer tamo je obiteljsko nasilje naraslo još i više nego u ostatku Hrvatske. I naravno osigurajte stručno osoblje i kapacitete za zbrinjavanje ljudi koji su pogođeni tom tragedijom.

Dolazimo do još jednog velikog problema koji ima nedovoljan društveni značaj i ovim makar simboličkim vraćanjem novaca za tu stavku dodjeljivanjem dodatnih novaca toj stavci, željela sam da zajedno pružimo potporu udomiteljskim obiteljima, stoga ne mogu prihvatiti vaše obrazloženje i tražit ću da se o navedenom Amandmanu glasuje. Naime, trenutno je otprilike 202.000 djece u sustavu udomiteljskih obitelji. Udomiteljske obitelji, a navodno ćete izmjenjivati Zakone, susreću se s brojnim problemima koji ih onemogućavaju u tome da se bolje skrbe za tu djecu, recimo rodiljni dopust mogu uzeti isključivo bez naknade. Imamo izuzetan problem toga da nam nedostaje mladih udomitelja, dakle ljudi nisu uopće senzibilizirani za problem udomiteljstva. Prosječna dob udomitelja je preko 55 godina. Vi znate, kao što znam i ja, kao što i zna cijela Hrvatska javnost da nam nedostaje veliki broj udomiteljskih obitelji, ne samo da nam nedostaje nego je taj broj u konstantnom padu. U takvoj situaciji da na toj stavci možemo štedjeti, a rekla sam vam i konkretno za što im novci trebaju, znamo da ne samo da nam fali udomitelja, nego nam fali mladih udomitelja i ne moram valjda poentirati na tome što bi za tu djecu značilo da, ako već ne mogu imati vlastitu obitelj da mogu imati nešto najbliže tome što će biti dobro organizirano i financijski potpomognuto da se osjećaju sigurno i zaštićeno u takvom okruženju. Naime, ne mogu nikako prihvatiti da za tu stavku ne možete izdvojiti i stoga ću tražiti da se o navedenom Amandmanu glasuje. Obveze isplata korisnicima predmetnih mirovina proizlazi iz Zakona o invalidskom i mirovinskom osiguranju koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.godine i Zakona o mirovinskom osiguranju, te su sukladno tome planirana sredstva unutar razdjela ministarstva. Prema navedenim propisima koji su doneseni u skladu s načelom stečenih prava osigurava se korištenje mirovina ostvarenih prema prijašnjim propisima u mirovinskom osiguranju i usklađivanju prema važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju. Prema čl. 155 Zakona o mirovinskom osiguranju, sredstva u Državnom proračunu osiguravaju se za dio mirovine koji je stečena ili određena po povoljnijim uvjetima prema posebnom propisa, odnosno dijelom se financira iz Državnog proračuna, dok se ostali dio mirovine koji je rezultat njegovog radnog doprinosa financira iz doprinosa za mirovinsko osiguranje samog osiguranika koje plaća iz plaće po osnovi mirovinskog osiguranja do ispunjenja uvjeta za mirovinu. Pa to i je problem, problem je da postoji Zakon koji je omogućio da se mirovine isplaćuju, pa ću upozoriti našu Hrvatsku javnost, domobranima, ustašama, oružništvu NDH prosječna im mirovina iznosi 2.300kuna i sad mi imamo stavku u Proračunu od nekih 23 milijuna kuna koji gotovo pa ekvivalent znači stavci isplate radničkih tražbina, dakle u postupku stečaja poslodavca. Evo danas kolegice i kolege Brodarski institut ide u stečaj, visoko obrazovani kadar će doći u situaciju traženja radničkih tražbina u trenutku kada je puno firmi zatvorilo svoja vrata u koroni, mi nismo mislili da bi se trebalo možda povećati ta stavka osiguranje radničkih tražbina već mislimo da je potrebno evo isplaćivati ovakve mirovine. Ono popularno je u tim Amandmanima uzet ne znam od Vlade ili od voznog parka Vlade, ali ajmo uzet od stvari koje su potpuno neprihvatljive u civiliziranom svijetu danas, znači povijesni revizionizam kroz cijeli taj znači Proračun se provlači kroz niz tih stavaka i on oduzima poprilični zapravo novac koji nije uopće prihvatljiv sa nekih civilizacijskih perspektiva pa ja bi upozorila da pogledamo emisiju odnosno dokumentarac NDH Hrvoja Klasića ako ne znamo o kakvim se to postrojbama radi i zašto bi ti ljudi dobivali mirovinu odnosno njihovi nasljednici. Neprihvatljivo je dakle da se u ovom Proračunu uopće nije mislilo na radnike i nije se dakle povećala ta stavka, dapače dakle ovdje je ta stavka još i smanjena jel smanjuje se iznos osiguranja radničkih tražbina u slučaja stečaja poslodavca i najmanje što možemo napraviti [[Upadica: Hvala lijepa, tražite glasovanje]] je da… tražiti da se o Amandmanu glasuje. Amandman zastupnice Selak Raspudić.

Ministarstvo zdravstva na navedenoj aktivnosti sufinancira praćenje studije ekoloških čimbenika u Slavonskoj Brodu, sukladno prijedlogu Zavoda za javnog zdravstvo Brodsko Posavske županije nema potrebe za dodatnim izvorima financiranja u 2021.godini koja se odnosi na praćenje studije utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom Amandmanu glasuje. Da stanovnici Slavonskog Broda. Pa pretpostavljam da se u vrijeme ove pandemije zrak rasčistio, možda malo lakše dišu. Ako to nije slučaj, a znamo svi da se tako nešto ne može dogoditi i koliko dugo ovaj problem opterećuje stanovnike Slavonskog Broda, ne vidim kako vam ti novci mogu biti dostatni, kako na tome možete štedjeti, a zapravo realnost je drugačija. Imate nedovoljno sredstava i nedovoljnu volju da se taj problem na razini cijele vlade, a ne samo Ministarstva zdravstva dugoročno riješi. Stanovnici Slavonskog Broda su u izrazito nezavidnoj situaciji i u puno većem riziku za zdravlje od svih ostalih građana RH. Ja ću vas podsjetiti da je životni vijek u RH u odnosu na ostatak Europe kraći za otprilike 3 godine. Da smo po smrtnosti od malignih oboljenja među 5 najgorih zemalja unutar EU. A kako da mi tu poraznu statistiku popravimo kada ono što ima baš dugoročni učinak na zdravlje naših građana ovaj ekocid i zdravstvenu katastrofu koja se događa u Slavonskom Brodu ne želimo financirati s dodatnim izvorom novaca odnosno vi na toj stavci kažete da štedite, a ne pokazujemo nikakvu volju da taj problem dugoročno riješimo na razini cijele vlade i da ti građani ne budu dio, a sigurno doprinose nažalost i više nego ostatak Hrvatske ove porazne statistike smanjenja životnog vijeka od [[Upadica: Hvala, tražite glasovanje?]] malignih oboljenja u Hrvatskoj. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva je na temelju podataka prikupljenih od svih zdravstvenih ustanova provelo analizu potrebitih sredstava za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad u 2021. godini. Sukladno odluci vlade Ministarstvo zdravstva će u prvom koraku izvršiti povrat sredstava zdravstvenim ustanova po osnovi svih isplaćenih pravomoćnih sudskih presuda za što smo osigurali dovoljno sredstava u državnom proračunu. Da, moram priznati da mi je fascinantno da Ministarstvo zdravstva ne misli da bi trebalo osigurati dodatna sredstva za plaćanje zdravstvenim radnicima prekovremenih sati. Evo, cijepila sam se 3 put na Velesajmu neki dan, liječnica koja me cijepila je pala s nogu, rekla mi je da ujutro radi u svojoj praksi, u popodnevnim satima dolazi na Velesajam, da je radi više od dozvoljenih, zakonom dozvoljenih dakle prekovremenih sati i onda joj se plate ti prekovremeni sati ali samo ono što je zakonom dozvoljeno i to samo dakle u onom iznosu koji se računa na postotak te, tog iznosa znači neke osnovice plaće. Uglavnom znamo svi da su radnici u respiratornim centrima, zdravstveni radnici uključeni u borbu protiv pandemije Covid-19 potpuno potplaćeni i da je njima potrebno osigurati dodatke. U svim drugim europskim zemljama su takvi dodaci osigurani. U Francuskoj prosječno 183 EUR-a po radniku, u Estoniji dvostruke plaće svim zdravstvenim radnicima, u Sloveniji 200% dodatka na plaću, u Škotskoj 500 EUR-a na plaću, kod nas zdravstveni radnici rade praktički u redovnim uvjetima. Znači ovim amandmanom sam htjela makar minimalno to osigurati da se ta, ti prekovremeni plate. Prekovremeni se danas znači prvo bijedno plaćaju zdravstvenim radnicima, a Covid dodatak zdravstveni radnici su komentirali da ih je sramota koliko su dobili znači na plaću. Ono što smo mi predložili isto tako ako se nema novaca, a evo kad smo pročešljali malo po tom proračunu čini se ipak da ima nekih novaca koji bi se mogli izdvojiti, ali ajmo reći da nema novaca onda smo predložili beneficirani radni staž, ali i to ste nam odbili stoga evo inzistiram da se glasa o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Sredstva na poziciji koriste se za financiranje lijekova koji se nalaze na listi lijekova HZZO-a. Navedena sredstva predstavljaju interventna sredstva kojima Ministarstvo zdravstva u iznimnim situacijama može djelovati u svrhu omogućavanja normalne opskrbe lijekovima koji još nisu uvršteni na listu lijekova HZZO-a.

Naime, da možda je ostalo nejasno na koji način sam ja tražila da se sredstva ovdje u rebalansu prenamijene. Znači, svi ovi amandmani koje sam ovdje dala, a detaljno sam pročešljala rebalans proračuna, odnosili su se na ono što sam detektirala kao ključne probleme u našem društvu, a da ih mogu prepoznati i ponuditi obrazloženje zašto je doprinos tu potreban. Od sustava socijalne skrbi, zaštite žena od nasilja, sustava zdravstva, sustava visokog obrazovanja. Stavke s kojih sam ja uzimala u svojim predloženim amandmanima su stavke obnove voznog parka. A stavke za koje sam tražila da se novci dodijele nisu stavke gdje sam ja pomislila da treba šakom i kapom unaprjeđivati predložena sredstva u proračunu nego gdje ste vi smanjili sredstva.

Slučaj djevojčice Nore, slučaj djevojčice Mile, pokazali su nam da kada se radi o eksperimentalnom liječenju i novim lijekovima koji se ne nalaze na listi se naši građani moraju snalaziti tako da se dižu humanitarne akcije i da naši građani međusobno jedni drugima pomažu umjesto da Ministarstvo zdravstva koliko može taj teret preuzme na sebe jer mi svi uplaćujemo zdravstveno osiguranje.

Hvala lijepo. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku, tako da isti sada glasi, sukladno čl. 38 Zakona o proračunu, u Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2021. g. i projekcija za 2022. i '23. g. u posebnom dijelu u okviru razdjela 0,96 Ministarstva zdravstva, programa 3602 investicije u zdravstvenu infrastrukturu, dodaje se nova pozicija Opća bolnica Bjelovar, izvor financiranja 11, opći prihodi i primici, skupina 36 pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, podskupina 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 2 milijuna 55 tisuća kuna. U prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2021. g. i projekcija za 2022. i 2023. g. u posebnom dijelu u okviru razdjela 0,96 Ministarstva zdravstva, na kapitalnom projektu K-618212 hitne intervencije na zgradama i opremi, podskupina 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, smanjuje se za milijun kuna u 2021. g., a na aktivnosti A-618207 administracija i upravljanje, podskupina 323, rashodi za usluge za milijun i 55 tisuća kuna u 2021. g. Poštovani zastupnik Totgergeli, prihvaćate ovakav izmijenjeni prijedlog amandmana? Hvala potpredsjedniče Sabora. 29. amandman zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva sukladno predloženim reformskim mjerama posebnu pozornost usmjerava na aktivnosti i radnje revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda. Budući da je u tijeku izrada dokumentacije koja će cjelokupni proces transakcije od prijenosa osnivačkih prava pokretanja proizvodnje, izgradnje nove tvornice definirati navedeni predloženi iznos od 60 milijuna kuna neće se moći realizirati u '21. g. stoga se navedeni amandman ne prihvaća.

Znači Imunološki zavod kao vrhunski institut bi tome mogao stati na kraj, mi smo proizvodili znači i znači vrlo važne lijekove koji su izlazili iz tog Zavoda. Ali, dakle ovdje, što sam htjela reći, je znači ovim amandmanom pomoć, znači stvarno vama pomoć da Imunološki se pokrene jer ovi, ovaj iznos koji je ovdje postavljen je već i sam sugerirao da se Imunološki zavod uveo u ovaj proračun čisto politikantski i PR-ovski, a da se nije mislilo zapravo sprovesti ništa što se tiče Imunološkog. Prijedlog znači državnog proračuna predložen je iznos od 65 milijuna, što je u odnosu na '20. g. neznatno povećanje od 19%, sad je rebalansom proračuna dodatno smanjen za 20 milijuna kuna, itd., znači tu se ništa stvarno nije htjelo napraviti, tražit ću da se glasa o ovom amandmanu. Odlukom Vlade RH navedena pozicija zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti odnosi se na financiranje problematike dezinsekcije komaraca Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Tražit ću da se glasa o ovom amandmanu. I sad idemo na 31. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, poštovani državni tajnik Zrinušić, izvolite. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Generalno osiguranje većeg iznosa proračunskih sredstava za zaštitu, praćenje i promicanje prava djece svakako smatramo važnim i prihvatljivim obzirom na aktivnosti koje Ured planira provesti do kraja ove godine, a proračun se dakle, ovaj rebalans odnosi na 2021. g. sukladno Zakonu o pravobranitelju za djecu i sukladno Strateškom planu pravobranitelja za djecu za razdoblje '20.-'22. planirana financijska sredstva za 2021. dostatna su za poslovanje Ureda do kraja godine i ostvarenje programa rada. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Dakle, ponovit ću još jednom, ova pandemija je uvelike promijenila okolnosti u kojima se nalazimo, a činjenica da vi na ovakvim stavkama štedite pokazuju da se niste pravovremeno prilagodili na nove okolnosti. Što se događa? Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta kazneno djelo je poraslo za nevjerojatnih 81%, iskorištavanje djece za pornografiju 30% 90% djece ima poteškoće s koncentracijom, 2,4% je imalo suicidalne misli, porast samoubojstava u različitim dobnim skupinama je više od 50%, 171% je poraslo spolno uznemiravanje djece od 14 do 18 godina, sustavno tokom ove godine pratila sam i molila MUP statistiku koja se tiče kaznenih djela na štetu djecu kako bih vidjela kako je pandemija utjecala na zaštitu naše djece. Utjecala je jako loše i u takvoj situaciji da se može štedjeti na onim institucijama koje bi se trebale pobrinuti za zaštitu naše djece u svjetlu novih okolnosti koje su promijenile uvjete u kojima živimo, meni je kao nekome tko pokušava biti odgovaran građanin RH potpuno neprihvatljivo, stoga ću u svjetlu ovih podataka koje sam vam ovdje iznijela tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Nikad ne znate, možda uvjerim nekoga od HDZ-ovaca pa i uspijemo izglasati barem jedan od ovih amandmana.

Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a govorit će poštovani zastupnik Nikola Mažar, izvolite.

U nas Vukovarce utkan je poseban osjećaj prema našem gradu i kao što stih pjesme kaže dok rana duboka još živi kraj srca, a živi i živjet će i zauvijek će bit u nama i treba bit u nama, tako i isprepleten osjećaj ljubavi i ponosa, ali i osjećaj želje za mirom, osjećaj i zaštitnička briga za naš grad da više nikada ne bude povrijeđen je isto u nama. Na bremenitoj slavnoj herojskoj i junačkoj prošlosti trebamo i moramo stvarati nadu i vjeru ne samo u bolju budućnost nego i u sadašnjost. U sadašnjost djece i mladih, u sadašnjost svih onih heroja koji sada žive u gradu Vukovaru. Sinoć sam stigao iz njega okupanog, studeni, studeni koji evo i taj mjesec nosi naziv u sebi koji započinjemo 1. studenoga kada kao kršćani i katolici na blagdan Svih svetih prisjećamo se naših najmilijih, kada palimo svijeće u spomen na njih i za mir i spokoj njihovih duša, kao da daje dodatnu težinu. Kao što dodatnu težinu daje jesen koja je najbogatije godišnje doba u našoj Slavoniji kada beskrajna slavonska ravan daje svoje plodove, ali i jesen koja je okupana krvlju i suzama nevinih ubijenih civila i hrvatskih branitelja, kada krećemo i palimo svijeće i sjećamo se dostojanstveno bez predrasuda u tišini zajedno svih onih naših sela koja su bila okupirana od Berka, Lovasa, Opatovca, Tovarnika, Starih Jankovaca, Antina, Korođa, Tordinaca do Bogdanovaca i kada svirepi velikosrpski pir doživljava svoje finale za 6 dana u Vukovaru 18. studenoga i kada smo već tada znali da je to grad heroja, kada smo već tada znali da je to povijesna bitka hrvatskoga naroda tek sa protekom vremena smo mogli uvidjeti nadnaravno herojstvo hrvatskih branitelja koje se i danas izučava na vojnim učilištima u SAD-u jer nije se u povijesti vidjelo da manje od 2000 hrvatskih branitelja brani grad, a da ga u isto vrijeme preko 30.000 vojnika JNA zajedno sa teritorijalnom obranom, sa paravojnim srpskim postrojbama udara na njega svom silinom sa preko 1600 tenkova i oklopnih vozila, sa topništvom, sa mornaricom, sa avionima, sa milijunima granata koje su padale na naš grad i Vukovar 87 dana odoljeva. Vukovar je tada grad Vukovaraca koji su slobodu grada stavili ispred svoje slobode i ispred svoga života, grad ponosnih branitelja i grad svih onih kojima je srce te '91. čulo poziv Vukovara i koji su došli braniti Vukovar, a nikada s njim nisu imali nikakve poveznice. Vukovar se brani i voli na različite načine kroz različita vremena. Preko 5000 godina kontinuirane naseljenosti od vučedolske kulture preko Rimljana i prvih vinograda do obrtnika, gospodarstvenika i prehrambene i tekstilne industrije prije Domovinskoga rata do današnjih dana. I zato je bitno da je HS donio i proglasio Vukovar mjestom posebnoga domovinskoga pijeteta, ne samo u trajno sjećanje i obvezu RH nego u stvaranje preduvjeta ostanka, naseljavanja i povratka u grad Vukovar. I zahvaljujem stoga i Vladi RH što je preko 2 milijarde kuna dano u grad Vukovar u proteklom mandatu i vjerujem da ćemo svi mi živjeti ono što hrvatski branitelji žele, pogotovo mi političari, a to je da upravo hrvatski branitelji žrtva Vukovara bude moralni kompas svakome od nas u svakodnevnom radu, u ljubavi prema domovini [[Upadica: Hvala]] u ljubavi prema Hrvatskoj i završit ću i zaključit ću sa imenom izložbe koja je otvorena radi obljetnice Vukovara „Istina se zove imenom Tvojim!

Izvolite.

Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i kolege, promatrajući vijesti jučer mogli smo zaključiti da se naša država nalazi u velikim problemima, a naši građani u teškim tjeskobama. No, unatoč tome 3 najviše pozicionirana državna dužnosnika, predsjednik republike, predsjednik vlade i predsjednik Hrvatskog sabora održavali su press konferencije o tome tko je ili nije koristio mobitel za vrijeme jednog sastanka. Stoga mi je posebno drago i pozdravljam da je, činjenicu da je zdrav razum i odgovornost koja proizlazi iz obnašanja javne funkcije pokazala pučka pravobraniteljica Tena Šimonović koja se obratila vladi i stožeru te je prinijela njihovoj pozornosti činjenicu da se bliži rok kada će prema najavama stupiti na snagu odluka stožera o uvođenju Covid potvrda, a da detalji te odluke još uvijek nisu poznati. Pučka pravobraniteljica je ukazala na činjenicu da se radi o nužnim informacijama koje se u potrebna za sama tijela javne vlasti, za brojne državne i javne ustanove kojima je ipak potrebno određeno vrijeme kako bi se za provedbu nove odluke stožera mogli pripremiti. Ukazala je da se radi i o važnim informacijama i za same zaposlenike tih javnih tijela koji se naprosto moraju prilagoditi novim uvjetima, no umjesto da im je dana jasna uputa i informacija o tome što će se i kako događati izazvana im je strepnja o, o tome da će doći do gubitka njihovih radnih mjesta. Pučka pravobraniteljica je ujedno ukazala da se radi o važnim informacijama za sve građane jer ostvarivanje brojnih njihovih temeljnih ljudskih prava ovisi o mogućnosti fizičkog dolaska na ova mjesta. Nakon ove sjajne reakcije pučke pravobraniteljice najavljeno je da će odluka stožera biti objavljena danas, no smatram da time nije ispunjena i svrha tog objavljivanja već je tek zadovoljena puka forma. Naime, u ovom slučaju izostalo je pravovremeno i primjereno informiranje i sustava i javnosti, kao i njihova priprema. Naprosto nije bilo dovoljno vremena da svi dionici sustava svoje privatne okolnosti riješe na način koji udovoljava novim mjerama stožera. No s druge strane ovo obraćanje pučke pravobraniteljice vladi i stožeru prva je ozbiljnija institucionalna reakcija na situaciju na koju smo svi mi, a osobito saborski zastupnici bili dužni reagirati puno puno ranije. Dakle, neovisno o odluci ustavnog suda i o svim razmatranjima ustavnog suda mislim da je krajnje vrijeme da otvorimo pitanje i raspravu o razmjernosti ograničenja koja se uvode mjerama stožera i opravdanosti svih tih mjera. Dakle, ne dvojim da je njihov cilj sprječavanje daljnjeg rasta oboljelih i umrlih, kao i sprječavanje potkapacitiranosti zdravstvenog sustava, međutim ono što dobro proizlazi iz sjajne analize pučke pravobraniteljice je to da mi do sada niti za jednu mjeru nismo unaprijed znali rok njezina trajanja. Nikada nije bilo definirano koja je to epidemiološka situacija ili kakvo stanje popunjenosti bolničkih kapaciteta koja će biti okidač za prestanak trajanja ili provedbe bilo koje od uvedenih mjera. Posebno želim reći da smo se svi zajedno previše opustili i previše smo prepustili stožeru na volju da donosi odluke i provodi demokraciju po svojoj mjeri, a pri tom je i demokracija, ustav i ustavnost brojnih mjera negdje putem šaptom pala.

Hvala lijepa. Cijenjeni, u nedjelju 14. studenog obilježavamo Svjetski dan borbe protiv dijabetesa i to na dan kada je rođen liječnik, kasnije i nobelovac Sir Frederick Bantnig koji se sa svojim učenikom Charlsom Bestom pred 100 godina otkrio inzulin. Dijabetes ili po narodnom šećerna bolest je tihi ubojica od posljedica koje u svijetu svakih 8 sekundi umre jedna osoba ili ukupno godišnje više od 4 milijuna ljudi. Od šećerne bolesti, tog tihog nevidljivog ubojice u Hrvatskoj registrirano boluje 310.212 osoba, a procjenjuje se da taj broj iznosi 534.000 osoba jer gotovo da jedan, jedna od dvije osobe nema pojima da boluje od šećerne bolesti. Kada se osoba prepusti visokom šećeru čiji su simptomi stalna žeđ, rapidno slabljenje vida, najprije na daljinu pa sve više i više, kronični umor, učestalo mokrenje, stalna glad, preznojavanje i gubitak tjelesne težine riskira teške i po život opasne neizlječive situacije i tešku invalidnost kao i ovisnost o tuđoj pomoći i njezi. Rezultati razornog djelovanja šećera na ljudski organizam jesu srčani udar, zatajenje bubrega, sljepoća, amputacija udova pojedinačno ili kumulativno. 20% zdravstvenog proračuna RH troši se na liječenje dijabetesa, blizu 6 milijardi kuna. 88% od tog iznosa odnosi se na liječenje komplikacija odnosno posljedica neliječenja ili sprječavanja visok šećera, visokog šećera u organizmu. 8% troškova liječenja dijabetesa odnosi se na lijekove za liječenje dijabetesa, a nekih 5% za tehnička i ortopedska pomagala. Dakle, u interesu je društva i ljudi pojedinačno rano otkrivanje pojave povećane razine šećera u krvi, ozbiljno shvaćanje te činjenice, postavljanje valjane terapije, pridržavanje terapije, redovne samokontrole i liječničke kontrole. Nastavak redovnog kvalitetnog života u stvari prevencija onih užasno teških komplikacija koje se događaju ako se ljudi zapuste. Nažalost u Hrvatskoj od svih registriranih oboljelih svega 53% postižu ciljeve liječenja. Tog tihog ubojicu ljudi dobivaju zbog toga što naša gušterača, tvornica našeg razgrađivača šećera ne radi dovoljno. Uzročnici visokog šećera mogu biti genetski, pretjerano unošenje u organizam neredovita, nekvalitetna prehrana, nedovoljno fizičkih aktivnosti, gojaznost i svakako jedan od najznačajnijih je izloženost stresu. Zanimljivo je da kada smo izloženi stresu tada bi gušterača trebala najviše raditi kao i kod upalnih procesa u organizmu, a ona nam otkazuje poslušnost i ovaj štrajka. Moram priznati ja se sa dijabetesom volim već 20 godina i osobno mislim da su okidač 2001. godine bili iznimni psihofizički napori i visoki stres. Bavio sam se intenzivno ljudskim sudbinama u 3 velika stečaja, istovremeno kao njihov predstavnik i završio u bolnici sa 27 šećera što kod slabijeg organizma može izazvati kolaps organizma. Sve simptome koje sam ranije naveo imao sam ih, no ignorirao sam ih. Toliko o mojoj i našoj ozbiljnosti. Srećom u tih 7 dana bolničkog liječenja suočio sam se sam sa sobom i shvatio da sam roba s greškom, rigidnom, udarnom terapijom na mogu sreću gušterača je proradila i uz pomoć tableta kvalitetno sam živio 15 godina kada su mi liječnici propisali inzulin i tako je dan danas. Važno je biti rob bolesti, važno je shvatiti je ozbiljno, a ne biti stroj i trenirati izdržljivost organizma na preniskim razinama šećera jer 3 puta sam u 20 godina bio na rubu pada u hipoglikemiju i nikome ne želim, nikome ne želim da doživi taj osjećaj. Važno je jesti malo i 5 obroka dnevno raznovrsne hrane bez 5 bijelih artikala, kruh, šećer, sol, mast, tjestenina i ne poslije 6 sati navečer. Ovo ne jesti poslije 6 sati navečer nam svima teško pada i možda bi trebalo izmisliti frižider sa vremenskim zaključavanjem. Ono što mislim da društvo treba više napraviti jesu javne kampanje za upoznavanje posljedicama šećerne bolesti, česte akcije mjerenja razine po cijelom teritoriju Hrvatske, ali i emisije sponzorirane od Ministarstva zdravlja [[Upadica: Hvala.]] o svim značajkama dijabetesa, a naročito, oprostite o užasnim posljedicama te bolesti za ljudski organizam. A mi slatkići moramo govoriti o svojim iskustvima jer ako su samo naša, beznačajna su i nitko od njih nema koristi, ali ne smijemo biti dosadni jer onda odvraćamo, a to ne smijemo [[Upadica: Hvala lijepo.]] ne smijemo daviti druge.

članicama EU u 2021.g. Time je jasno dano do znanja da je Hrvatska iznašla pravi put i balans s jedne strane između zaštite zdravlja naših sugrađana i s druge strane poticanja hrvatskog gospodarstva.

Bit će odobrena i ova stanka, a netko je ukao, mukao, nisam baš shvatio što je pjesnik htjeo reći, ali idemo ovaj dalje, pa ćemo sada ići s povredama Poslovnika. Kolegica Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238., omalovažavanje saborskih zastupnika. U trenutku kada se Hrvatska približava brojki od gotovo 10.000 mrtvih, dok istodobno jedna Danska koja ima gotovo 2 milijuna stanovnika više nego Hrvatska nema niti 3.000 umrlih, a u jeku pandemije dok još nije bilo cjepiva prošle godine nije imala niti 30 umrlih dnevno.

Znači najuspješnija zemlja u Europi je ona zemlja koja se zove Hrvatska. To je zemlja koja ima više od 17% stanovništva, radno sposobnog stanovništva iseljenog, koja ima najmanje minimalne plaće, najmanje prosječne plaće i onda se hvalite time da ste nevjerojatno poboljšali prosjek i udio minimalne plaće u prosječnoj plaći [[Upadica: Hvala kolegice Peović…]] udio ničeg u ničem je stvarno velik. Naravno da ovo nije bila povreda Poslovnika. Javlja li se još tko za stanku? Ako ne onda ću se pozvati na čl.293.b. i nastavit ćemo dalje, pa ćemo sada preći na amandmane, a njih su podnijeli zastupnica Boška Ban Vlahek, zastupnik Damir Bajs, zastupnica Katarina Peović, zastupnica Marija Selak Raspudić i zastupnik Miro Totgergeli. Izjašnjavanje smo proveli ranije na sjednici, a sada ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Vlada ga ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 2. zastupnice Marije Selak Rapudić vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 3. zastupnice Katarine Peović vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova.

Amandman br. 5. iste zastupnice vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 6 iste zastupnice, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 7 zastupnice Boške Ban Vlahek, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 8 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 9 zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 10 zastupnice Boške Ban Vlahek, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 11 zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Amandman br. 12 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 13 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 14 zastupnice Katarine Peović, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 15 zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 16 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Amandman br. 17 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 18 zastupnice Katarine Peović, Vlada ne prihvaća. Tko je za?

Amandman br. 19 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 20 zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 21 zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 23 iste zastupnice, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 25 zastupnice Marije Selak Raspudić, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 26. zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 27. zastupnice Marije Selak Raspudić, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

28. amandman zastupnika Mire Totgergelia vlada je prihvatila u izmijenjenom obliku s čime se podnositelj amandmana suglasio te u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio rebalansa proračuna. Amandman 29. zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 30. zastupnice Katarine Peović, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? I zadnji 31. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. Gospođe i gospodo zastupnici prelazimo sada na glasovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna. Na temelju Članka 91. Ustava RH i Članka 252. Poslovnika Hrvatskog sabora za donošenje državnog proračuna potrebna je većina svih zastupnika, dakle 76 glasova.

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 127 zastupnica i zastupnika, 77 bilo je za, a 50 je bilo protiv tako da smo donijeli Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Zakona o proračunu sad prelazimo o glasovanju o odlukama o davanju suglasnosti Prijedlozima i dopunama financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, ako ste suglasni predlažem da objedinimo glasovanje o svih 9 prijedloga, ja ću ih samo naravno pročitati. Prvo Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. i projekcija za '22. i '23., Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. i projekcija za '22. i '23., Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. i projekcija za '22. i 23. godinu, četvrto Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. i projekcija za '22. i '23. godinu, peto Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. i projekcija za '22. i '23. godinu, šesto Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana HZZO za 2021. i projekcija za '22. i '23. godinu, sedmo Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. i projekcija za '22. i '23. godinu, osmo Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. i projekcija za '22. i '23. godinu i deveto Odluka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. i projekcija za '22. i '23. godinu. Sada dajem dakle na glasovanje navedene odluke. Tko je za?

I tko je protiv? Utvrđujem da je ponovo glasovalo 127 zastupnica i zastupnika, 77 za, 50 protiv, tako da smo donijeli svih 9 predloženih odluka. Sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo dajem na glasovanje prijedlog zaključka koji glasi. Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskog sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2021. godinu i odluka o izmjenama i dopunama financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HZZO, Hrvatskih autocesta, HŽ putničkog prijevoza, HŽ infrastrukture prije njihove objave u Narodnim novinama. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Tijekom izjašnjavanja o podnesenom amandmanu, predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman odbora te on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 128 zastupnika, 77 za, 51 protiv tako da je donesen zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. godinu. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište 2021. g., predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela, dajem na glasovanje Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište 2021. godine. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 127 zastupnica i zastupnika, 77 za i 50 protiv pa je donesen Polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište 2021. Zakona o proračunu, Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskom saboru donošenje i sada ponovno imamo onih 9 odluka pa predlažem da i o njima glasujemo objedinjeno. Dakle, to su odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana HZZO-a za prvo polugodište 2021., odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, peto, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana HAOD-a, šesto, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju, sedmo, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana HŽ infrastrukture, osmo, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih autocesta i deveto, odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana HŽ putnički prijevoz. Dajem na glasovanje svih 9 navedenih odluka. Tko je za?

Tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 127 zastupnica i zastupnika i ponovno 77 za, 50 protiv pa je na taj način su donesene sve predložene odluke.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, drugo čitanje, P.Z. br. 148. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Amandman je podnio Klub zastupnika Socijaldemokrata kojeg vlada nije prihvatila, pa ćemo glasovati o amandmanu kojeg vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 115 zastupnika i zastupnica, 36, ovo nešto, aha, oprostite ovaj amandman je bio, tako da amandman nije prihvaćen, nije dobio dovoljan broj glasova, pa dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima.

Utvrđujem da je glasovalo 123 zastupnika i zastupnice, 77 bilo je za, 33 suzdržana i 13 je bilo protiv, pa je tako donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, prvo čitanje, P.Z. br. 207. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena, a prije nego što dajem na glasovanje zaključak imamo jedan zahtjev za stankom, kolegica Oreškoić izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Centar i GLAS u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Naime, nakon Zakona o sudovima raspravljat ćemo odnosno glasat ćemo i o prijedlogu zakona koji se odnosi na državno odvjetništvo. Riječ je sveukupno o 4 zakona koji zajedno u paketu valjda predstavljaju ono što vladajući smatraju reformom pravosuđa. Iako se radi tek o prvom čitanju ove prijedloge zakona bi trebalo odbiti, bilo bi ih sramota prihvatiti, ne samo zato što ih je osmislila politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju već zato što je ovo doista već postalo pitanje zakonodavne i institucionalne higijene. Dragi zastupnici o ovim zakonima glasujemo svega dan nakon uhićenja još jedne u nizu megakorupcijske zvijezde iz redova HDZ-a u čijem radu i djelatnostima naš USKOK i DORH nisu vidjeli ništa sporno.

Pa umjesto prihvaćanja ovakvih prijedloga zakona smatram da je krajnje vrijeme da počnemo razmišljati o tome kako ćemo napraviti ozbiljne rekonstrukcije naših institucija i kako ćemo reformirati pravosuđe jednom kada HDZ maknemo s vlasti.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, povrijeđen je Članak 238., čisto radi javnosti, a mislim da bi to kolegica kao pravnica trebala znati, dakle europski javni tužitelj, pogotovo delegirani javni tužitelj jest sastavni dio nacionalnog zakonodavstva, on je integriran u sustav USKOKA, o tome smo raspravljali prošle godine u ovom Hrvatskom saboru.

Tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrata kako bi još jednom ukazali na zabrinjavajuće razmjere korupcije u našoj zemlji to sve pod visokim pokroviteljstvom vladajuće stranke. Ovog tjedna smo prvi puta svjedočili prvom u nizu uhićenja po nalogu Europskog tužiteljstva. Uhićena je bivša ministrica Žalac, dugogodišnja bliska suradnica premijera Plenkovića i članica, aktualna članica predsjedništva HDZ-a, kao i ključna osoba SAFU-a. I unatoč opsežnim dokazima premijer umjesto da osudi korupciju i istoga trena ukloni ministricu iz svoje stranke kao i čelnika agencije, on glumi iznenađenje, hvali svoju ministricu za nikad demonstriranu stručnost ili rezultate te se poziva na presumpciju nevinosti. Zamislite tu hrabrost i narcisoidnost. U politici bi svi morali težiti prema daleko strožim standardima od presumpcije nevinosti. A da ne kažemo da je krajnje vrijeme da počnemo koristiti složenije koncepte poput morala ili etike. Umjesto toga želim s vama podijeliti podatak da čak i prema zadnjem izvješću nesamostalnog i politički kontroliranoga DORH-a postotak osuđujućih presuda u kaznenim postupcima iznosi 91,54% To je dakle vrlo tanak i krhki štap presumpcije na kojeg se hrabro oslanja sam premijer. Vlastitim nečinjenjem došli smo do toga da nam europsko tužiteljstvo mora utjerivati pravdu jer sami to nismo u stanju učiniti ili jednostavno ne želimo. Inzistirajući na presumpciji nevinosti i to ni manje ni više nego čelnika tijela koje je zaduženo da odlučuje o svim onim silnim milijardama EUR-a i kuna koji će nam stići iz EU Plenković nas je sve zajedno ponovno pretvorio u taoce svoje organizacije. Samo zločinačke organizacije brane svoje članove bez obzira na posljedice. A da bi HDZ smjeli nazivati zločinačkom organizacijom morali bi prvo imati pravomoćnu presudu na koju se čak ni oni sami nisu žalili. Kolegice Nikolić izlazite izvan okvira prihvatljivog govora. Zločinačka organizacija je neprihvatljiv termin to jako dobro znadete i ako ste slušali pravne stručnjake znadete i sami da ste pretjerali, ali dobro, to je je vaše pravo. Imamo povredu Poslovnika, kolega Katičić, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, povreda Poslovnika 238. jer se u ovom izlaganju traženje stanke iskazale neke neistinite odnosno zanemarene i nisu navedene sve činjenice koje su relevantne i koje su točne i dokazane i kako kroz medije, tako i kroz sve druge.

Ovo je bila isto tako replika, tako da dobivate opomenu. Tražim stanku u trajanju od barem 10 minuta u ime kluba MOST-a jer smo mi uvaženi predsjedniče Sabora konfuzirani smo. Naime, konfuzirali ste nas, to ste vjerojatno naši na stranicama Hrvatskog jezičnog portala tu riječ, ali nije to meni neobično jer jučer vas je kao što ste objasnili na sjednici Vijeća za obranu, mobitel zatekao. Dosta aktivan mobitel koji nekoga može zateći umjesto da ga on koristi. Dakle, ja ću se vratiti na ovu našu konfuziranost. Konfuzirani smo zato što trenutno raspravljamo o kozmetičkim izmjenama koje se tiču rada Državnog odvjetništva, pojednostavljeno, dok selo gori, did se češlja. Da, to je naš osnovni problem, neću ponavljati sve ovo što su kolege rekle o radu Državnog odvjetništva i činjenici da ono 2 g. nije donijelo pravorijek kada govorimo o ministrici Žalac i njezinim aferama ali ću se osvrnuti na ovo što dolazi od redova kolega iz HDZ-a pa ću postaviti pitanje da nismo integrirali europskog javnog tužitelja u rad našeg odvjetništva, bismo li ikad imali priliku raspravljati o aferama ministrice Žalac? Mislim da je odgovor svima jasan ali poruka koju ću ja ovdje poslati nije poruka žalopojke. Mi kao oporba imamo određena sredstva da propitamo rad Državnog odvjetništva i uzeli smo u klubu MOST-a stvar u svoje ruke pa smo skupili i više nego dovoljan broj potpisa iz redova i zadovoljstvo mi je to ovdje danas objaviti da nakon ove kratke stanke u kojoj se ne biste trebali opustiti, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek doći će na raspravu u Hrvatskom saboru i morat će nam dati odgovore na pitanja ne samo o ovoj aferi [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] nego i o sljemenskoj žičari i svima ostalima. Žao mi je da ne razumijete šalu,to sam primijetio, uvijek ste jako ozbiljni ali to je vaše pravo. Ja se nekad znam našaliti malo pa vas molim da i to prihvatite kao dio moje osobnosti. Imate povredu Poslovnika ali prije vas je kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Gospođo Selak Raspudić, da je Vlada i HDZ htio se sakrivati iza Državnog odvjetništva i ne procesuirati ovakav i podrža ti procesuiranje ovakvih … [[Govornik se ne razumije.]] slučajeva.

Kolega bačić, hvala vam lijepa, dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika. Ali sada imamo još jednu povredu Poslovnika, ovog puta kolegica Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238., omalovažavanje saborskih zastupnika. Jučer sam bila u kupovini i nigdje ne mogu naći toplu pidžamu. Ne znam što se dogodilo, nije još Božić i blizina darova, nadam se da su se kolege iz redova HDZ-a opskrbili a vama bi htjela reći uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora da mi ovo što ste sad bili rekli je bilo dosta jako duhovito.

To mi nije drago što stalno moram davati opomene, ali što mogu, takav je Poslovnik. Zahvaljujem. Tražim u ime kluba Domovinskog pokreta stanku. Možda je najčešća floskula koju čujemo u javnosti „neka institucije rade svoj posao“, hrvatski narod to sluša već predugo i vidimo zapravo da te institucije čine ljudi koji su ili odgovorni ili neodgovorni na svom radnom mjestu. Mislim da nema sumnje da i Državno odvjetništvo spada u kategoriju institucija koje su zakazale i to je jedna tendencija koja predugo traje. Rekao sam više puta da se teško mijenjaju navike, tako da ovaj zadnji slučaj pokazuje da napasti koje postoje u javnoj upravi da se zloupotrebi moći je prevelik. Dakle, navodno je bivša ministrica Žalac jedna od najvećih stručnjaka za europska sredstva za korištenje fonda, izgleda da je pala na ispitu, vidit ćemo kakav će bit sudski epilog ali ne govorim ovdje nikako demagoški ni populistički nego ovo jednostavno predugo traje. Obrazac ponašanja vladajućih kao da su u nekom paralelnom svijetu je nedopustiv, jednostavno to je nepodnošljivo i način kako se brani premijer Plenković zapravo je ispod svake razine.

Kolega Sačić, izvolite.

Konačni prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 204. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i zastupnica Vesna Vučemilović. Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane odbora, te oni postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona, a izjašnjavanje o preostalom amandmanu proveli smo ranije na sjednici i amandman zastupnice Vesne Vučemilović vlada ne prihvaća, pa ćemo o njemu glasovati. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova, pa dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 122 zastupnika i zastupnica, 116 za, 3 suzdržana, 3 protiv, pa je na taj način donesen navedeni zakon. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, prvo čitanje, P.Z. br. 180. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak: 1.Prihvaća se prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima i 2.Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnika i zastupnica, 77 za, 17 suzdržanih, 28 protiv, pa je na taj način donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.